Toto usnesení je samozřejmě dosud platné.

Vláda neschválila v pondělí, že monitorovací systém bude hrazen ze státního rozpočtu celý. To jsme ani nemohli schválit, protože nemáme finální stanovisko Evropské komise.

Já osobně doufám a počítám a maximálně spolupracuji s Policií ČR, aby tento případ byl vyřešen samozřejmě co nejdříve. Odpovědnost musí určit právě tato kauza ze strany protikorupční policie.

Bylo to za vlády pana Nečase. A tam je největší pochybení. Čili naše vláda řeší minulost, řeší pozůstatky, které zde máme. Ani já ani pan ministr financí jsme nemohli konat jinak než říci vládě, jaký je stav, jaký je stav auditu a co vláda musí udělat.

Vláda schválila to, že od doby, kdy skončil audit, tak v podstatě to znamená vzhledem k tomu, že jsou tam takto závažná pochybení, tzn. ten podvod, kartel a další, je to vedeno jako nesrovnalost, je to vedeno jako nezpůsobilý výdaj.

To znamená, já jsem nyní povinna na základě finální auditní zprávy, která nám byla doručena 10. 4., informovat o nesrovnalosti příslušné orgány. Jsem povinna informovat, resp. podat celkovou informaci finančnímu úřadu, aby sám určil korekce.

Vláda schválila, že od konce auditu my můžeme já můžu Ministerstvo pro místní rozvoj může pokračovat s daným dodavatelem v dané smlouvě, která je poplatná a je platná.

Já podle zákona o majetku státu musím dodržovat § 14 s péčí řádného hospodáře a já nebudu, ani naše vláda, která se chová odpovědně, navyšovat státní schodek našeho rozpočtu, což by se stalo, pokud bych nedala na vládu ten materiál, abych já měla pokryto, že to, co mělo být financováno z EU zdrojů, vlastně možná nebude. Pokud Evropská komise, která je ta poslední instanční organizace, ten orgán, určí, že nesouhlasí s auditní zprávou, tyto peníze, které jsme schválili v pondělí, budou samozřejmě přeúčtovány zpátky do toho evropského okénka a budou hrazeny z evropských zdrojů. Vláda neschválila, že budeme hradit tu korekci. Vláda schválila, že od konce auditu tak, jak jsme povinni konat, budeme hradit ten zbytek smlouvy ze státního rozpočtu. Co se týká dalších věcí, byla bych ráda, kdybych zde mohla zmínit, že já musím do 15. 5. informovat všechny orgány týkající se právě těch nesrovnalostí, tzn. Ministerstvo financí, auditní orgán, Platební certifikační orgán, také finanční úřady. A samozřejmě následně já musím podat podnět k antimonopolnímu úřadu ohledně nálezů auditního orgánu. Já toto chci učinit neprodleně, nicméně samozřejmě čekali jsme na tuto debatu zde ve Sněmovně. Chtěla bych zmínit, že samozřejmě ten audit měl udělat audit výkonností. My jsme obdrželi audit na veřejné zakázky.

Jenom abyste věděli, z tohoto programu jsou financováni všichni lidé, kteří dělají fondy. Pokud nebude tento program schválen, budeme žádat další peníze ze státního rozpočtu, abychom vůbec ty fondy mohli spustit. Čili my jsme dohodli s Evropskou komisí a žádáme komisi, aby nám schválila OPTP 2 s tím, že dokud nebude vyřešena tato kauza, to může trvat několik měsíců, tak by Evropská komise, pokud my do operáku dáme poznámku, že jsme si vědomi, že tato prioritní osa nebude proplácena ze strany Evropské komise, dokud se toto nevyřeší a dokud Evropská komise neřekne svůj finální konečný názor k auditní zprávě, tak tento program by Evropská komise mohla schválit. Čili celý ten problém je velice komplexní. Není to boj ministryně pro místní rozvoj ani ministra financí. My nyní řešíme stav, který musíme společně řešit. Oba dva jsme našli řešení, které jsme představili vládě, a to je to, že zpracujeme právní a IT posudky na veškeré smluvní vztahy s danou společností. Já osobně jako Ministerstvo pro místní rozvoj...

Čili v tuto chvíli já jako řádný hospodář musím postupovat podle platné smlouvy.

Já doufám, že jsem byla schopna vysvětlit stávající stav. Já děkuji paní ministryni pro místní rozvoj. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se s písemnou přihláškou jako první přihlásil pan poslanec Miroslav Kalousek.